Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška. Poté paní poslankyně Černochová.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Takže proč bychom si my měli připravovat nějaká usnesení pro média? Je to váš návrh, který byl přiřazen na program této schůze. Já bych tady ráda ocitovala § 11 jednacího řádu Poslanecké sněmovny oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení. Poslanec je oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce.

Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Jiří Koskuba.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já neberu v žádném případě opozici právo vyjadřovat se k zařazeným bodům, i když kdysi jsme si to zažili právě od ní, když byla vládní koalicí zčásti, ale to už je pryč a já se tak chovat rozhodně nehodlám. Já jsem prosadil bod s názvem tak, jak jsem jej prosadil. Ale soudím, že byste měli patřit mezi elitu národa, a bezpochyby všem vám bylo jasné, proč jsem tak činil. Řekl jsem to ve svém úvodním slově. Není důvod se tady omlouvat. To naopak měla být úcta k jednomu z padlých policistů a chtěl jsem dostat odpověď, kterou jsem od paní ministryně dostal. Ano, jednací řád mi neumožňuje, abych vás omezoval v dalších vystoupeních, abychom pod tímto matoucím možná názvem bodu neprojednávali jistě důležitou věc, ale že někdo přišel o svou funkci. Mým cílem však bylo to, že lidé přicházejí kvůli jistým chybám o život, a když už nemohu jinak, dovolím si tu něco, co zde není zvykem. Dámy a pánové, kteří zde vystupujete a ten bod oprávněně ve smyslu jednacího řádu využíváte, přesto mně dovolte, přece jenom už jsem tady jistým veteránem, já vás alespoň žádám o jistou dávku slušnosti právě k tomu, proč jsme ten bod vůbec začali projednávat. A já myslím, že byste tentokrát v rámci slušnosti mohli ustoupit od svých oprávněných požadavků a tento bod uzavřít. Děkuji i za dodržení času. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vážená vládo, děkuji za slovo. Jistě mě nikdo nemůže obviňovat, že nahrávám koalici. Ale v tuto chvíli se musím zcela jednoznačně zastat paní ministryně. Paní ministryně se chová tak, jak se měl v minulosti chovat každý ministr spravedlnosti, a ne až v této době napravovat to, co bylo v mnoha zákonech zcela úmyslně i před suverénem této sněmovny, jak jsme poučováni některými matadory... Takže si myslím a jsem rád, že přede mnou byl pan kolega Koskuba, prostřednictvím pana místopředsedy, který mně zcela jednoznačně objasnil, o co mu šlo. Já se přiznám, že ho plně podporuji. A práce policistů si vážím v kterékoli době. A myslím si, že to, co tady se stalo, byla nehoráznost, byla vražda. A já žádám z tohoto místa, aby všechny podobné trestné činy byly posuzovány daleko tvrdším způsobem než dosud. Abychom nehledali omluvu za to, že někdo požil alkohol, že někdo požil drogy. To je zločin. To je samozřejmě zločin. A já si myslím, že paní ministryně na to zcela jednoznačně odpověděla.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegové, jenom abychom si rozuměli a jako reakce na některé vaše připomínky.

Prostě my jsme hlasovali pro ten návrh tak, jak jste ho navrhl. Sněmovna má na něj plné právo.

A že plně souhlasím s panem poslancem Zlatuškou, že někteří z nás měli pravděpodobně projít školením dříve, než kandidovali, alespoň proto, aby pochopili zásady parlamentního systému. Malou poznámku k panu poslanci Štětinovi. Sněmovna nemá žádného suveréna. Ale že sněmovna je suverén, vychází z naší Ústavy a někteří z nás to pravděpodobně potřebují slyšet opakovaně, protože řada z nás si to nějak ne a ne a nechce uvědomit. Poté paní poslankyně Jana Černochová. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den, zdravím všechny.

Nyní paní poslankyně Jana Černochová.